Pozměňovací návrh pana poslance Zahradníka ve znění legislativních úprav, tak jak byly načteny ve třetím čtení panem poslancem Zahradníkem, v podstatě říkají následující: Tento pozměňovací návrh rozšiřuje podmínky splnění odborné kvalifikace pro vychovatele v dětském domově o tyto možnosti: úspěšným složením maturitní zkoušky na střední škole v oboru vzdělání vychovatel nebo pedagog volného času a úspěšným složením maturitní zkoušky na střední škole v oboru zaměřeném na přípravu učitelů předškolního vzdělávání a vykonáním jednotlivé zkoušky probíhající formou profilové zkoušky, maturitní zkoušky z předmětu zaměřeného na vychovatelství. Dále je zde v části B podán pozměňovací návrh paní poslankyně Martiny Berdychové ve znění legislativních úprav, tak jak byly načteny ve třetím čtení, a toto je pozměňovací návrh, který zařazuje mezi pedagogické pracovníky s přímou pedagogickou činností novou kategorii pracovníků tlumočník českého znakového jazyka. Tito pracovníci dosud nevykonávali svou práci v zařazení na pozici tohoto pedagogického pracovníka, ale na pozici asistent pedagoga či nepedagogický pracovník. Tím nebyla zajištěna dostatečná odborná připravenost tlumočníků českého znakového jazyka, a tedy i kvalita výchovně vzdělávacího procesu u žáků a studentů.

Dále navrhuji, abychom hlasovali o části B pozměňovacího návrhu paní poslankyně Berdychové také jako celek, a následně abychom hlasovali o celé novele zákona 563, o pedagogických pracovnících. Děkuji za docela přehledné hlasování. Paní kolegyně Putnová se hlásí k postupu hlasování. Děkuji. Já si dovoluji navrhnout, abychom pozměňující návrhy paní poslankyně Berdychové rozdělili, tak jak to umožňuje a jak to strukturuje její pozměňující návrh, jsou to čtyři body.

Ano? Takhle bychom to udělali. Má někdo výhradu?

V takovém případě, pokud budeme hlasovat po částech, navrhuji, abychom hlasovali za prvé bod 1 a 3 dohromady, protože logicky souvisejí, dále bod 2 a bod 4. Paní kolegyně Putnová souhlasí. Odhlasujeme, dobře. Já jsem vás všechny odhlásil, požádám vás o novou registraci.

Nyní procedura.

Děkuji vám. Procedura byla schválena. Kdo je pro? Ano, stanoviska k legislativně technickým připomínkám. Kdo je proti?

Není tomu tak. Stanovisko zpravodaje. Paní zpravodajka. Pan ministr? Negativní. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 100. Ptám se, kdo je pro přijetí této legislativně technické úpravy. Kdo je proti?

Dobře.

Nyní stanovisko k legislativně technické připomínce přednesené ve třetím čtení, kterou přednesla paní poslankyně Berdychová. Stanoviska. Paní zpravodajko? Kladné.

Kdo je proti? Děkuji.

Stanovisko, paní zpravodajko? Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Stanovisko neutrální. Pan ministr? Negativní.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Kladné. Pan ministr? Pane ministře?

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Máme tedy B4 jako poslední.